Děkuji, paní poslankyně. A nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Stanjura.

Prosím, máte slovo pane ministře. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych načetl legislativně technickou připomínku: podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji tuto změnu účinnosti, a to ve dvou částech.

Za druhé.

Děkuji, pane ministře. Není tomu tak, rozpravu končím. Táži se, zda má pan ministr zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Prosím, pan předseda s přednostním právem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v projednávání návrhu tohoto zákona. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Vždycky to tak bylo.

Nebyl tady v sále, tak já si dovoluji to jenom připomenout teď, když tady v sále je. Děkuji, paní předsedkyně. Já jen zopakuji, že jsme ukončili rozpravu a nyní budeme postupovat následovně.

V rozpravě zazněl opakovaně od pana předsedy Okamury, paní poslankyně Peštové, pane poslance Wenzla a dalších návrh na opakování druhého čtení.